Paní zpravodajko, já vás prosím, vezměte si slovo.

Já samozřejmě, až budeme hlasovat, tak i když tu proceduru máte, tak upozorním, pokud by někdo nevěděl, o čem to je, tak samozřejmě upřesním. A vidím pana kolegu. Děkuji za slovo. Já mám návrh na změnu procedury v tom prvním bloku, to znamená u daně z příjmů.

Já s tímto pořadím nemám problém samozřejmě, ale upozorňuji, že pokud některý z těch návrhů projde, tak ty ostatní jsou nehlasovatelné.

Děkuji za slovo.

Já chápu tu logiku, kterou to má.